Tato informace se již váže právě k ÚRR, Úřadu regionálních rad. Problém je ten, že úřady regionálních rad nejsou služebním úřadem, nejsou součástí služebního zákona, to znamená, že na základě několika právních analýz, které jsem si nechala udělat od svého nástupu, zaměstnance nelze převést jen tak na Ministerstvo pro místní rozvoj, čili řešením může být samozřejmě jejich zájem o nastoupení do Centra pro regionální rozvoj. Platí, co jsem i sdělovala, že v každém krajském městě hodláme zřídit pobočku Centra pro regionální rozvoj s počty zaměstnanců zhruba 20 22. Zaměstnanci Úřadu regionálních rad mají možnost samozřejmě se přihlásit do výběrového řízení do Centra pro regionální rozvoj.

To je vazba Centra pro regionální rozvoj na úřady regionálních rad.

Centrum se teď rozšíří o 300 zaměstnanců, čili je možné samozřejmě to, že zaměstnanci stávajících úřadů regionálních rad mají šanci se přihlásit do výběrového řízení. Jak říkám, po právní stránce nelze převést zaměstnance úřadů regionálních rad na Ministerstvo pro místní rozvoj, ač opravdu jsem se o to maximálně snažila, vzhledem k tomu, že úřady regionálních rad nejsou služebními úřady.

Čili přede mnou stojí zrušení stávajícího a zřízení nového centra, již toho rekonstruovaného. Časový nesoulad legislativní povahy. Co se týká informací ohledně zbytečných paragrafů, jsem velmi ráda za ty podněty a doufám, že i při debatách ve výborech budeme k tomu moci jako ministerstvo říci svůj názor i nyní pod mým vedením. Budu velice ráda za veškeré návrhy ze všech politických stran, ze kterých vlastně na mě padaly veškeré podněty. Co se týká státní pomoci ohledně regionů.

Říkala jsem také v úvodu po svém nástupu, že chci revidovat národní programy ze strany MMR.

Toto je nástroj, který schválila vláda v roce 2012 jako nástroj, který pomůže České republice splnit podmínku pěti procent na udržitelný městský rozvoj. Je to součástí Dohody o partnerství. Čili máme sedm ITI, k tomu vlastně ty, co nejsou ITI, krajská města, ty jsou součástí tzv. integrovaného plánu rozvoje území.

Co bych chtěla ještě zmínit. Nemohli, protože vláda v roce 2012, vláda pana Nečase, schválila programy a schválila Integrovaný regionální operační program s tím, že nebudou ROPy, a s tímto samozřejmě musíme všichni nyní pracovat a také pracujeme. My jsme samozřejmě připraveni na debaty ve výborech ve druhém čtení, zároveň, co se týká jednotlivých informací nebo podnětů ohledně úřadů regionálních rad, sdělila jsem vám, jaká je stávající informace a jakým způsobem se vlastně naše vláda ubírá. Zbytek, myslím, že jsem sdělila.

Děkuji a táži se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo. Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

Děkuji panu zpravodaji. Nyní se budeme tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. I v tomto případě organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Já se táži, zda navrhuje ještě někdo jiný výbor jako garanční. Není tomu tak.

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 111, do kterého je přihlášeno 168 přítomných, pro 146.